A pak bych ještě chtěla říct, že pokud máme problémy a máme nedostatek peněz v sociálním účtu, tak bychom mohli zrušit zastropování.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Co se týká pana kolegy Kučery, vaším prostřednictvím, tak výborně. To je opravdu vynikající! To jste se předvedli! Urážky jsou vašimi argumenty.

Takže to je jasné, ale myslím si, že nechat bez odezvy, aby tady člen parlamentu urážel členy vlády do šílenců, to se nezlobte, to jsem nemohl nechat bez komentáře. Děkuji. První má pan poslanec Laudát a po něm pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo.

Samozřejmě, když nemá argumenty, tak sáhne k urážkám, což v jeho případě... Pro mě je to velké zklamání, ale učí se od pana Babiše velice rychle. To je prostě realita.

Ale chci říci, že se to netýkalo jenom toho, co je a není placené z penzijního systému.

Kdybyste věděl nebo znal ty prognózy demografického vývoje, jaké peníze, tak vrhat se do toho, že ruším nějakým systém, který ve standardních demokraciích je zaveden, bez toho, že vím řešení, tak já to považuji za šílené. Stejně tak jako když tady vystoupí pan premiér, který má za sebou řadu ekonomických lapsů ještě z éry Ministerstva financí, a řekne, že to je naprosto správný krok. Kdo zná ta čísla, demografický možný vývoj, to, jaká jsou rizika ekonomiky, tak přece jinak se chovat nemůže než zodpovědně. A vy zatím tady něco rušíte, aniž víte cokoliv.

Děkuji.

K paní poslankyni Šánové.

Logicky, protože to je jejich světový názor, že těm bohatým musíme sebrat ještě víc. A ještě víc. Nic jiného. A to není řešení. Zaznělo tady: Když chybí peníze, podívejme se na ty bohaté. To je názor, s kterým my dlouhodobě nesouhlasíme. Já říkám, že to není řešení. Není řešení. A platí se procentem.

Za dnešní debatu, kterou vedeme ve Sněmovně, může Václav Klaus. Já nevím, kam se ještě v těch debatách vrátíme, když hledáte důvody pro to, proč jste nic nepředložili, s ničím jste nepřišli, jenom rušíte. Jsem na straně pana vicepremiéra. Za prvé.